Deset procent.

Nevím přesně, musel bych se dívat do historie, do nějakých záznamů, kolik peněz za kolik dividend bylo vyplaceno.

A to se nestalo. Je evidentní, že na tyto nepříjemné otázky pan premiér odpovídat nechce. Já se už to tady zaznělo, připomenu to ještě jednou připojím k tomu, abychom podpořili usnesení, které navrhuje kolega Hájek, protože si myslím, že chtít nějaké kroky po panu premiérovi je marné, je to zbytečné, že ze strany Ministerstva financí možná bude větší vůle. Ostatně, byli jsme tu při minulých interpelacích svědky toho, že pan premiér odmítl na otázku odpovědět zcela. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dobrý den.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vidíte, že mám na sobě hornickou uniformu. Je to určité gesto, je to gesto solidarity a naděje pro horníky, aby věděli, že tady v této Sněmovně mají svůj hlas a mají své zastoupení.

S tím se nechceme a nemůžeme smířit. Tento návrh usnesení by měl uložit vládě České republiky významné povinnosti týkající se možné nápravy, resp. zmírnění negativních důsledků prodeje firmy OKD. Za prvé jde především o požadavek, aby vláda analyzovala možnosti zajištění majetku OKD pro případ, že probíhající soud rozhodne, že majetek získaný privatizací byl výnosem z trestné činnosti. Za druhé požadujeme, aby vláda České republiky posoudila možnost podání rozhodčí žaloby, která by v případě prokázání porušení privatizační smlouvy umožnila realizovat prodej bytů z bývalého fondu OKD nájemníkům.

Podepsáno šest zástupců Sdružení hornických odborů. Jsem tolerance sama, vím, že to byl celý text.

Děkuji. Velmi krátce.

Vůbec se nám nemůže nic stát a myslím si, že i v našem usnesení by něco takového mohlo padnout. Můžeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den.

Hornictví má na Ostravsku dlouhodobou tradici. Zavíráme šachty, které mají ještě zásoby uhlí.

Dnes se bavíme o tom, že nám chybí pracovní síla.